Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navázal na krásná slova kolegy Votavy. Chtějí, aby tam zůstal vojenský prostor. A protože vždycky za vším jsou peníze, tak bych se zeptal pana ministra, když se tolik ušetří na zrušení prostorů Brd, kolik platíme za nájem pozemků v ostatních vojenských výcvikových prostorách. Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana předsedu Hamáčka. Prosím, vaše dvě minuty.

Všechny ostatní alternativy takto jistě nevypadají. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil obrátit naši pozornost k vojenskému újezdu Boletice, který je předmětem zejména § 2 předloženého zákona. Vojenský prostor Boletice je součástí Jihočeského kraje a významně ovlivňuje život obyvatel na obvodu jeho hranic.

Počkáme, až se kolegové ztiší.

Nakonec tedy dochází k tomu, že v současném návrhu je vojenský prostor Boletice zmenšován o určité marginální části na svém obvodu, mimo jiné také o katastrální území Houbový Vrch, které se převádí k obci Horní Planá. Je to dobře.

Je také chráněno režimem Natura 2000 tak jako ptačí oblast a také jako oblast stanovišť. Takže o ochranu přírody zde v tomto území není potřeba mít žádnou obavu.